Děkuji.

Dobré poledne. Zapojím se do diskuse spíše otázkou a spíše na pana ministra, protože o této problematice tolik nevím, právník nejsem. Ale mě zajímá konkrétní věc. Pronajímatel pronajme nájemci nějaký byt. On si tam zaeviduje trvalé bydliště, nájemní smlouva skončí. Byt si pronajme další pronajímatel (?), trvá tam to trvalé bydliště toho předchozího pronajímatele (?)? Vždyť to přece není logické. A mně to nepřipadá normální.

Jestli mi to můžete zodpovědět, budu rád. Děkuji. V tuto chvíli nemám další.

Tam je totiž řečeno, s čím musí nebo nemusí souhlasit vlastník, pokud jde o to, kdo užívá ten byt. Já prostě odmítám, abychom tady vytvářeli stav, kdy někomu z hlediska občanského zákoníku, a tedy z hlediska práva, umožňujeme, aby někde bydlel, a zároveň mu neumožňujeme, aby si to jako řádný občan nahlásil na úřadech, že to je to místo, kde bydlí a kde ho ty úřady najdou. To je celé. Děkuji.

Jedna věc je nájemní smlouva a druhá věc je přihlášení k trvalému pobytu. Samozřejmě vlastník může souhlasit tím, že podepíše s někým nájemní smlouvu, že mu ten svůj byt půjčuje. Měla by to být skutečně, jak jsem tady řekl poprvé, základní slušnost zeptat se vlastníka nemovitosti, jestli si tam můžu já nebo někoho jiného přihlásit k trvalému pobytu. A to řeší náš návrh zákona.